My považujeme vzdělání za velmi důležitý sektor, který může zajistit konkurenceschopnost naší republiky.

Tato částka bude určena výhradně na růst platů pedagogů.

Důvodem tedy předložení našeho návrhu je, abychom zajistili, že řada pedagogů zůstane na školách, že zajistíme kvalitní výuku na školách. Dovolte, abych vám představila další pozměňovací návrh, který se týká navýšení finančních prostředků na zvýšení kapacit mateřských škol.

Důvody, proč tak činíme i letos, jsou následující. Víme, že stavební projekty na výstavbu mateřských škol jsou připraveny se stavebním povolením a ve výši asi 4 mld. korun. Víme také, že při poslední výzvě, která se týkala mateřských škol, byly uspokojeny žádosti za 420 mil. korun, avšak žádosti činily, byly ve výši 2 mld. korun.

Pokud se chcete podívat, nebudu zde číst podrobně, odkud čerpáme, tak je možné jak u toho prvního pozměňovacího návrhu, tak u těch dalších se podívat do systému.

Další naší prioritou je obnova kulturních památek. Podali jsme dva pozměňovací návrhy. První přidává na ukazatel záchrana a obnova kulturních památek veřejné služby muzeí, a v tom programy na záchranu a obnovu kulturních památek.

Ráda bych upozornila, že v těchto programech mohou žádat ti, kteří jsou vlastníci kulturních památek, mimo státu, kterých je 40 tisíc. Připomínám také, že na tyto památky není možné čerpat z evropských fondů. Proto si myslíme, že je třeba navýšit tento dotační titul minimálně právě na 1 mld. korun, tak aby bylo, pokud by tento pozměňovací návrh prošel, aby bylo možné zpracovat žádosti na Ministerstvu kultury.

Nicméně pan ministr zmínil, při dotazu, jaké jsou jeho priority, tak zmínil čtyři priority, které přidal ministryni financí. A tam také zaznělo, že jeho prioritou je přidat na tyto programy 150 mil. korun, a z toho důvodu jsme připravili pozměňovací návrh, který do oněch památkových programů přidává částku 150 mil. korun, tak aby to bylo pro ministra kultury přijatelné.

Důvod, proč podáváme tento pozměňovací návrh je následující.

Proto se domníváme, že je potřeba navýšit právě tyto dotační tituly, protože obce nemají tolik finančních prostředků, aby skutečně mohly opravovat komunikace. Jestliže tedy v obcích do 250 obyvatel je potřeba 18 mld. korun, tak se ptám, kolik je tedy potřeba v dalších obcích, a myslím si, že by to obcím určitě pomohlo.